Vše zůstává v tom volném poli vysvětlení máme zájem, chceme, možná ale ani v jednom z bodů není konkrétní záležitost týkající se jasně deklarovaných cílů. Mimo samozřejmě ty obecné, které obecně uznáváme a o kterých se hovoří již delší dobu, jako Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a podobné záležitosti, na které je Kanada i Evropská unie vázána jinými mezinárodními smlouvami. Pro zajímavost uvedu článek 22, který je velice aktuální. Tento článek se vztahuje k oblasti, o které naše média už poslední měsíc velice intenzivně informují, dovoluji si říct, že americká média od prezidentských voleb Donalda Trumpa informují ještě podrobněji, a to je oblast kyberkriminality.

Dokonce poslední novinové články hovoří o náboru velké skupiny specialistů, kteří by se touto oblastí měli zabývat.